Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra financí o odpověď.

Nevím, kde pan poslanec na to přišel, že chceme zadlužovat, že chceme zvyšovat deficit.

Děkuji panu ministrovi a poprosím o doplnění své otázka pana poslance Svobodu.

Já jsem vám položil pět otázek, na žádnou jsem nedostal odpověď. Prosím. Ale jedna otázka je zásadní. Vy jste řekl, že nebudete mít problém s přístupem k euru, když nebudeme platit dluhy Řecka a Španělska. Děkuji panu poslanci, poprosím pana ministra financí. Prosím, pane ministře.

A my to chceme. A to je první krok.

Ta pozice dneska je, koalice určitě neusiluje o přijetí eura. Začněme fiskálním paktem, já to budu navrhovat a to bude začátek. Určitě mě opozice podpoří, protože my jsme středopraví a myslím si, že díky nám tady nedošlo k navýšení daní a většina podnikatelů je ráda. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Děkuji vám, pane předsedající.

Problém, který vznikl na Policejním prezidiu, mě docela mrzel, protože on svým způsobem trošku shazoval úsilí, které oba dva měli k tomu, aby práce policie byla prací, která bude uznávána ve společnosti.

Já vás chci požádat, pane ministře, včera došlo k zásadnějšímu rozhodnutí, abyste i touto formou této interpelace měl možnost veřejnosti ty věci nejen říci, trošku ujasnit, ale taky naznačit, jak se to bude ubírat dál. Děkuji, pane poslanče, a poprosím pana ministra vnitra o jeho odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

A oni říkali jedno a to samé: Nám už jde jenom o to, abychom si vybojovali zpátky svoji dobrou pověst, abychom mohli u policie zůstat, a ani jeden už nemáme zájem dělat policejního prezidenta. To bylo prostředí, do kterého já jsem přišel. Já si velmi vážím dohody, kterou jsme udělali. Ta dohoda pro mě nebyla jednoduchá. Já jsem si dovedl představit, že by se jeden nebo oba účastnili dalšího výběru policejního prezidenta.

Já nechci zůstat v systému Policejního prezidia, nebylo by to rozumné. To nemá s logikou vůbec nic společného.

Pokud bude šance ho tam umístit a policejní prezident, který se ujme své funkce, ho tam vyšle, opět s tím nemám problém.

Když ten samý policejní prezident odejde ze své funkce, tak ho musí zastupovat policista v nižší platové třídě. To jsou některé nesmysly služebního zákona a některých předpisů policie, které se musí odstranit. My v současné době vytváříme funkci statutárního náměstka, aby automaticky po odchodu Petra Lessyho po 28. únoru mohl zastupovat policejního prezidenta náměstek.